gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Zbog isteka mandata pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom Anke Slonjšak 30. svibnja 2016. godine u smislu odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom a na temelju zaključka Vlade RH od 23. ožujka 2016. Vlada RH putem Ministarstva socijalne politike i mladih objavila je javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. Na javni poziv zaprimljeno je ukupno 5 prijava. Za provedbu postupka pregleda prijava kandidata za pravobranitelja za osobe sa invaliditetom imenovana je peteročlana komisija iz redova državnih službenika Ministarstva socijalne politike i mladih koja je utvrdila kako od ukupno 5 pristiglih prijava dvije prijave ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva te su podnositelji istih prijava o razlozima neispunjavanja formalnih uvjeta obaviješteni pisanim putem. Radi utvrđivanja kompetencija i dosadašnjeg iskustva kandidata u području promicanja i zaštite prava osoba sa invaliditetom te ocjene motivacije kandidata za djelovanjem u području promicanja i zaštite prava osoba sa invaliditetom sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva održani su intervjui. Utvrđeno je kako u najvećoj mjeri posjeduje kompetencije u skladu sa potrebama obnašanja dužnosti pravobranitelja za osobe sa invaliditetom kandidatkinja Anka Slonjšak. Sukladno navedenom Vlada RH je na sjednici održanoj 12. listopada 2016. godine na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Za imenovanje na dužnost pravobranitelja za osobe sa invaliditetom predlaže se Anka Slonjšak diplomirana ekonomistica i dosadašnja pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom.

Javio se za riječ poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh [[Upadica: Replika.]] Replika. Poštovana gospođo ministrice, minimum naših očekivanja bio je da se u ime tehničke Vlade ispričate Hrvatskome saboru zbog ovoga što se danas događa. Dakle sami ste rekli, gospođi Slonjšak istekao je mandat 30. svibnja 2016. godine a Vlada je uključila se u tu priču tek koncem ožujka. Dakle način na koji je Vlada pristupila ovome problemu je nezapažen do sada. Dakle na taj način se odnositi prema rokovima u jednom tako važnome tijelu kao što je pravobraniteljstvo za osobe sa invaliditetom je skandalozno. Hrvatski sabor je radio sve do početka srpnja ove godine. I da niste mogli provesti postupak na vrijeme nego dovesti cijeli sustav pravobraniteljstva do pucanja, odnosno do nefunkcionalnosti je nešto što iziskuje važu, ne osobnu pretpostavljam, nego u ime Vlade ispriku ovome Domu. Naime, danas je posljednji dan kada su na dužnosti njeni zamjenici i da danas ne glasujemo o ovome došli bismo do toga da Hrvatska ostane bez iznimno važnog instituta pravobraniteljstva za osobe sa invaliditetom. U tome smislu, molim vas da iskoristite priliku da mi odgovorite na repliku i da nam se svima ispričate u ime hrvatske Vlade.

Hvala. Znači mogu biti u sljedećem Saboru dok naučim se ovo. Ispričavam se na komentaru. Zahvaljujem uvaženom zastupniku. Pa evo, meni se nije apsolutno nikakav problem ispričati i u ime hrvatske Vlade, posebice skupini invalida koje zastupa ova pravobraniteljica jer smatramo da je to zaista vrlo ozbiljna institucija, institucija koja ima vrlo značajnu ulogu. Meni osobno je jako žao a vjerujem i svima ostalima da je došlo do ovoga ali evo mislim da smo još uvijek u terminu i da upravo danas istječe mandat zamjenici tako da od sutra će pravobraniteljica, koliko mi je poznato, biti na funkciji i ured neće ostati bez potpisnika.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Dan 17. listopad odlukom UN-a obilježava se diljem svijeta, tim danom se obilježava diljem svijeta Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne uključenosti. Siromaštvo je globalni problem današnjice, nažalost ni Hrvatska nije izuzetak od crne svjetske statistike i svjedoci smo kako je u posljednjih nekoliko godina uslijed raznih ekonomskih kretanja i nestabilnosti diljem svijeta i Hrvatsku zahvatio rast broja siromašnih osoba. Činjenica je da siromaštvo ne poznaje granice dobi, spola, vjere i religije i podaci pokazuju kako se broj djece u RH koja ovise o socijalnoj pomoći unazad dvije godine povećao za čak 10% Više od 50% umirovljenika prima mirovinu manju od prosječne mirovine a nažalost u kategoriji siromašnih sve je više i više radno aktivnog stanovništva koji ostaju bez posla i rade a ne primaju plaću, kao i mladi čija je i stopa nezaposlenosti u samom europskom vrhu. A kao jedna od najvećih kategorija su invalidne osobe koje su dvostruko pogođene i svojim invaliditetom a i siromaštvom koje je često i posljedica onesposobljenosti za rad. Dakle moramo postati svjesni razmjera siromaštva u Hrvatskoj i borbu protiv siromaštva moramo postaviti kao prioritet našeg djelovanja prvenstveno kako bi se osigurali minimalni životni standardi najugroženijeg djela stanovništva i spriječila nova pojava siromaštva i socijalne isključenosti s ciljem dugoročnog unaprjeđenja kvalitete života najranjivijih skupina u našoj zemlji. Dakle, danas biramo pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom i klub MOST-a Nezavisnih lista podržat će vladin prijedlog da se danas ponovno izabere gospođa Anka Slonjšak. Ne samo zbog kašnjenja rokova već i zbog izuzetnih rezultata koje je postigla od kada je 2008. godine kao prava pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj osnovala i započela s radom u ovom uredu. Kao što znate Ured pravobraniteljice osnovan je kako bi građani RH mogli podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju. No, to je samo mali djelokrug njenog rada. Uz poslove pravobranitelja rad sa strankama svih dobnih skupina različitih oštećenja i posljedično invaliditeta specifično za područja pristupačnosti, mobilnosti i stanovanja žena sa invaliditetom, zapošljavanja i rada, mirovinskog osiguranja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite kao i neovisnog življenja i života u zajednici. Gospođa Slonjšak je uz poslove pravobranitelja učestvovala i u izradi brojnih prijedloga i zakona i podzakonskih akata posljednjih 8 godina koji uređuju područja od interesa za osobe s invaliditetom, ali i konkretne preporuke na koji način izgraditi cjeloviti sustav brige o osobama sa invaliditetom te utjecaj na javne politike na način da budu oblikovane i po mjeri osoba s invaliditetom. I njenim osobnim primjerom jer ona je također invalid sa visokim postotkom oštećenja. Pokazala je da usprkos invaliditetu invalidne osobe dalje mogu biti aktivne samo na drugačiji način, i da je osobi s najtežim invaliditetom mogu obavljati i najsloženije funkcije. Njenim upornim zalaganjem za prava invalidnih osoba i ustrojem ureda koji ranije nije ni postojao ured je prepoznat i kao savjetodavno tijelo od strane pojedinaca ali i pravnih osoba, udruga, različitih institucija. Uputila je brojne preporuke gradonačelnicima da u svojim proračunima osiguraju sredstva kojima će prilagoditi ulaze kako bi svi njeni sugrađani mogli ulaziti u škole, ljekarne, trgovine i zdravstvene ustanove. Njezina biografija i sve ono što je navela i u prilogu što vam je na klupama je zbilja impresivna. Ali ja bi još o jednom segmentu njenog djelovanja, gospođa Slonjšak vro često je govorila o ženama invalidima kao i o njihovom pravu na rad. Inače o ženama s invaliditetom se najčešće govori u slučajevima kada su one postale žrtve nasilja, odnosno na skupovima i raspravama u kojima je svrha njihovo osnaživanje u nastojanjima da se izbore za jednaka prava u obitelji, u životnoj sredini a posebice u radnom okruženju. I najčešće sve tu staje. Pravo na rad kao temeljno ljudsko pravo za osobe s invaliditetom je preduvjet ostvarivanja neovisnosti o pomoći drugih, mogućnosti za samostalnost u donošenju odluka i životnih izbora te neovisni život u zajednici. Unatoč konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te mnogim drugim međunarodnim i nacionalnim dokumentima, akcijskim planovima i inicijativama ali i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, zapošljavanje osoba sa invaliditetom nema onaj očekivani i prijeko potrebni uzlazni smjer. Prepreke većem rastu zaposlenosti osoba s invaliditetom u našoj zemlji sve manje se očituju u stavovima poslodavaca. Sve veći problem upravo u rigidnost obrazovanog sustava koji još uvijek ne slijedi potrebe tržišta rada i ne povezuje ih s mogućnostima osoba s invaliditetom. Posebno je naglašen problem izostanak pravne regulative u području profesionalne rehabilitacije i uvođenja raznih modaliteta zapošljavanja fleksibilnih oblika rada i poticaja samozapošljavanja. Ne smijemo pristati na često iskazivana opravdanja da je gospodarska situacija u zemlji odgovorna za tako veliki broj nezaposlenih te da osobe s invaliditetom čine relativno mali udio od ukupno nezaposlenih. Ovakva stajališta prema kojima osobe s invaliditetom dijele sudbinu svih nezaposlenih predstavlja lažnu ravnopravnost i nosi opasnost održavanja postojećeg stanja i negiranja važnosti sudjelovanja osoba s invaliditetom u stvaranju dobara i usluga pri čemu se zanemaruje obaveza društva da im to osigura. Gotovo svaka osoba unatoč svom invaliditetu posjeduje sposobnosti za određenu vrstu rada ako stvorimo one specifične uvjete kojima njihov doprinos predstavlja doseg njihovih najboljih sposobnosti. Isto tako upozoravam da je obvezu kvotnog zapošljavanja ispoštovalo samo pet naših ministarstava. Te još jednom pozivam i buduću Vladu da o tome vodi računa i da svojim primjerom za ostale i u javnom i u privatnom sektoru dokaže kako provodi dosljedno Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Jer invaliditet je ljudska različitost a ne sinonim za radnu nesposobnost. Stoga, zbog svih dosadašnjih kompetencija i dosadašnjih izuzetnih rezultata u radu gospođe Anke Slonjšak u radu sa osobama s invaliditetom i promicanju zaštite osoba s invaliditetom pozivam ovaj dom da podrži prijedlog i Anku Slonjšak izabere za pravobraniteljicu osoba s invaliditetom. Hvala lijepa. Za repliku se javio poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa gospođo Strenja-Linić, moram vam reći da ne postoje invalidne osobe. To ste nekoliko puta rekli. S tim osobama je sve uredu, oni samo imaju invaliditet i zato se kaže da postoje osobe sa invaliditetom a ne invalidne osobe. To je nešto što se vama možda ne čini važno, ali je itekako važno kada o njima i o njihovim problemima raspravljamo. Sve što ste rekli o gospođi Slonjšak ja apsolutno potpisujem. Imao sam prilike i čast s njom surađivati u dva saziva Sabora, u Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je bila izuzetno aktivna i pomagala nam svojim doprinosom. Ali ono što se postavlja kao pitanje i što moram ponovno možda retorički pitati ne samo vas nego i ministricu koja je ovdje nazočna zašto se do sada čekalo. U raspravi se dalje javio klub HDZ-a i njihov predstavnik gospodin Reiner. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Klub HDZ-a će podržati naravno ovaj prijedlog i posebice zbog toga što je gospođa Slonjšak se izrazito istakla kao jedan od inicijatora uvođenja koncepta neovisnog življenja osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj koja se izrazito istakla sa svojim zalaganjem za edukaciju djece i mladih o prihvaćanju osoba sa invaliditetom i uklanjanju predrasuda prema njima. Jer znamo na Žalost da postoje te predrasude. One su ponekad prikrivene, one nisu uvijek na prvi pogled vidljive ali one objektivno na žalost i dalje postoje, a ona je uložila veliki trud da ih smanji. Budući da je kolegica Strenja-Linić puno toga rekla što sam ja mislio reći ja ću svoju raspravu vrlo skratiti, ali ću reći nešto što je izuzetno važno da javnost zna, a i da vi svi znate, a to je pitanje zašto tek danas se o tome raspravlja. Jer neki koji postavljaju ta pitanja vrlo dobro znaju zbog čega je do toga došlo. Činjenica je naime da nije na vrijeme izabrana odnosno pokrenut postupak za izbor pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. Međutim, ona je imala svoga zamjenika i njen zamjenik je izlagao njeno izvješće. Negdje je to bio svibanj otprilike. I budući da je došlo do političkih događaja koje svi dobro poznajemo postojale su dvije točke koje sam ja osobno predložio kao temu jedne od sjednice Sabora, plenarnih sjednica Sabora držeći da su vrlo važne i da zavređuju da se ako ne zbog drugih točaka ovaj Sabor, ovaj u plenarnom sastavu sastane i da ih izglasuje. Jedna je bila upravo ova. Jer sam skrenuo pozornost oporbi da će se dogoditi to, da se lako može dogoditi to da ne bude izabrana Vlada i da se ne konstituira Sabor. Srećom se Sabor konstituirao. Ali se moglo dogoditi da se Sabor ne konstituira i da onda taj ured ostane i bez pravobraniteljice i bez zamjenika, dakle da ostane potpuno ja bih rekao u nekakvom vakuumu. To je bio moj argument jedan.

Sad ćemo valjda biti jedna od zadnjih zemalja i tada je oporba odbila na Predsjedništvu da se održi još jedna sjednica na kojoj bi te dvije točke za koje sam ja držao da su važne, a za koje se sad čini isto da ti isti koji se sada čude zašto sad tek dolazi na red, tada su očito smatrali da nisu važne, sad smatraju da su jako važne, bile odbijene. Bilo je odbijeno da se održi još jedna sjednica plenarna Sabora. Imao sam potrebu to reći da ne bi ostale nikakve dvojbe tko je kriv zato što se danas o tome tek raspravlja. Mogli smo to raspraviti u prošlom sazivu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom zastupniku. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Akademik Reiner je objasnio, a ja bih još jednom htjela reći. Dakle, nisam u svom izlaganju htjela to potencirati, ali zapravo je vrlo licemjerno jer oporba je kriva što nije pravobraniteljica izabrana. Jer kao što ja znam, tako i vi znate da niste htjeli da se sazove još ta jedna sjednica na kojoj bi se izabrala pravobraniteljica. Hvala.

Odgovor na repliku. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Da, kolegice Strenja-Linić vi ste potpuno u pravu i i drago mi je da ste i vi podsjetili na to jer očito je ono što ja stalno govorim amnezija endogena, politička amnezija, jedna endogena bolest u Hrvata pa se čini kao da je nešto što je još prije par mjeseci bilo da nije uopće nikad ni postojalo. Je, postojalo je, bio je prijedlog, zna se tko ga je predložio, zna se tko ga je odbio. Poštovani zastupnik Pernar ima povredu Poslovnika. Oprostite gospodine Petrov, opet isti članak, znači 238., gospođa Strenja-Linić je zapravo davala repliku kolegi iz SDP-a, a ne gospodinu Reineru. Poštovani zastupniče Pernar ja sam opomenuo iz tog razloga i zastupnicu Strenja-Linić i nemam apsolutno nikakvih privilegija prema određenim zastupnicima, na to me ne trebate upozoravati. Ukoliko smatrate da moj odgovor nije kvalitetan imate priliku 24 sata prijave odboru, slobodno prijavite i odbor će to gledati. Hvala. Dalje se za riječ javio poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Reiner ja sam profesor po struci, ne nužno politologija, ali očito moram vam ponoviti ovdje što je oporba a što je pozicija i tko snosi veću odgovornost. Dragi kolega, mislim da je pozicija imala većinu u tom istom Predsjedništvu Hrvatskog sabora i da je mogla odlučiti što je htjela. To je prva stvar. Mislim da je odgovornost bila na ovom dijelu sabornice, da ste imali dovoljno ruku da odlučite o takvim stvarima ako ste smatrali da su izuzetno bitne. I treća stvar dragi kolega ja vidim u materijalu koji smo dobili da je Vlada na svojoj sjednici 12. listopada donijela Odluku o imenovanju pravobraniteljice.

Hvala lijepa. Poštovani kolega Hajduković pa dovoljno je samo da zapitate vašu predstavnicu potpredsjednicu Sabora koja je sudjelovala na sjednici Predsjedništva Sabora gdje je to bilo predloženo pa ćete znati onda i odgovor, ne biste postavljali meni to pitanje. Mi smo htjeli postići konsenzus tada, konsenzus je odbijen.

Ja osobno mislim da oko tih dvaju točaka smo mogli postići konsenzus.

Za repliku se javila također poštovana zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Kolega Reiner zaista ne može se kriviti oporba za to što većina nije stavila nešto na dnevni red. Zato postoji većina. Problem je bio da niste mogli skupiti kvorum u cijelom 6. mjesecu u Parlamentu i zato nije došlo na dnevni red, a ne zato što je u Predsjedništvu Sabora eventualna opozicija bila protiv toga. Dakle, ne može se očekivati da će se odluke u Parlamentu donositi konsenzusom zato postoji većina. Dakle, moglo je biti stavljeno na dnevni red da je bilo pripremljeno i da je bilo kvoruma u Saboru.

Hvala lijepa. Pa uvažena gospođo zastupnice tu je vjerojatno razlika između vas i mene, apsolutno, jer ja vjerujem duboko da se oko nekih stvari može i mora postići konsenzus. I da ne moramo uvijek biti suprotstavljene strane. Da postoje stvari koje su iznad dnevne politike i koje su od zajedničkog interesa. Prema tome, zbog toga sam ja tada to predlagao. Tada sam ja predlagao da pokušamo postići konsenzus i da i oporba i pozicija budu za to jer mi se činilo da su i jedna i druga stvar i izbor dakle pravobraniteljice i ratifikacija ulaska Crne Gore u NATO od opće važnosti za Republiku Hrvatsku i za njene građane i da bi se oko toga mogao postići konsenzus. Vi očito mislite da mi stalno moramo biti u zavadi i stalno moramo uvijek jedni biti protiv onoga što kažu drugi. Ja to ne mislim, ja mislim da ako oporba da dobar prijedlog da pozicija može biti za njega isto kao što i ako pozicija da dobar prijedlog oporba može biti za njega i da mi dapače za neke stvari bi bilo jako dobro da imamo konsenzus pogotovo za stvari koje su od općeg značenja. Prije nego krenemo na pojedinačnu raspravu želio bih samo pročitati obavijest članovima Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. Sjednica Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove održat će se danas 17. listopada 2016. u 12,15 u dvorani Stjepan Radić 133/1. Hvala. Prvi od zastupnika koji se javio za riječ je poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite. Imam samo jedno pitanje za ministricu Juretić i ono je sljedeće: zašto Stjepanu Petrišiću, kandidatu za imenovanje pravobranitelja za osobe sa invaliditetom Ministarstvo socijalne politike i mladih nije odgovorilo na molbu za pravno tumačenje članka 21. stavak 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom i dalo pravno tumačenje uvjeta da za pravobranitelja za osobe s invaliditetom može biti imenovan kandidat koji ima najmanje 10 godina radnog iskustva u području promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom. Da li predložena kandidatkinja ispunjava navedeni uvjet od najmanje 10 godina radnog iskustva u području promicanja i zaštite prav osoba s invaliditetom danas i da li ga ispunjavala prilikom prvog imenovanja 2008.godine? Izvolite. Hvala lijepo. Ukoliko je došlo, a vjerujem da je došlo pismeni upit ja vjerujem da su i članovi odnosno djelatnici odgovorili ali ja ću provjeriti i to ću vam pismeno odgovoriti. Što se tiče ispunjavaja uvjeta kandidatkinje pa vjerujte mi da ne ispunjava uvjete da sigurno je ne bismo predložili, tako da zasigurno gospođa Slonjšak ispunjava uvjete koji su predviđeni natječajem. Hvala predlagatelju. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Dio kolega posebno kolega Beus i kolega Hajduković već su izrekli dio o kojem sam ja htio govoriti i izraziti nezadovoljstvo što je Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom bio bez čelne osobe od 30. svibnja. Dakle, dragi kolegice i kolege, i ovo je primjer na kojem dokazujemo da osobe s invaliditetom nemaju ona prava koja bi trebala imati sukladno svim zakonski propisima koji vrijede. Sve to piše lijepo na papiru, a u stvarnosti najčešće zakažemo tamo gdje ne bismo smjeli pa je tako bilo i ovdje kod osoba s invaliditetom. Dakle ako smo znali da mandat istječe 30. svibnja, onda je ovaj Sabor 29. svibnja trebao donijeti odluku o tome i imenovati novu pravobraniteljicu, a ne čekati nekakvu izvanrednu sjednicu. I sve isprike koje smo čuli od uvaženog akademika Reinera zapravo padaju u vodu. Dakle, mi smo kao Sabor na prijedlog Vlade trebali u svibnju imati pravobraniteljicu i to bi bio jedini ispravan odnos prema ovom Uredu i prema svim osobama s invaliditetom u RH. Želim se osobno, a vjerujem u ime svih svojih kolega zahvaliti svima u Uredu što su unatoč takvom odnosu radili svoj posao, brinuli o osobama s invaliditetom, a posebno se želim zahvaliti na svemu što je učinila u svom mandatu gospođa Slonjšak i naravno zaželiti joj puno uspjeha u narednom periodu gdje vas želim podsjetiti da posebno područje koje je gospođa Slonjšak isticala je bilo obrazovanje osoba s invaliditetom jer je ono zapravo ključno. Svima njima treba omogućiti kvalitetno obrazovanje kako bi na temelju svojih sposobnosti mogli dobiti dobro radno mjesto i biti ravnopravni sudionici svih onih društvenih aktivnosti koje imamo u RH. S tim u vezi želim vas podsjetiti posebno buduću Vladu da što prije osigura provođenje normalnog posla svim pomoćnicima u nastaviti jer opet to šepa opet neka djeca nemaju pomoćnike u nastavi i samim uskraćujemo ih da ispune sve one svoje sposobnosti koje će mu osigurati normalan život. Vjerujem da ste svi dobili i letak Udruge „Zamisli“ koja posebno vodi brigu o pomoćnicima u nastavi i nadam se da ćemo u našem mandatu biti uspješniji u ispunjavanju svih onih obveza koja iz zakona proizlaze kada je riječ o osobama s invaliditetom. A gospođi Slonjšak želim puno uspjeha u njenom radu. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Jovanović, vi ste na početku pokušali skrenuti temu sa one činjenice na koju ću ja ponovo ukazati. Bio je prijedlog, znalo se da je pravobraniteljici istekao mandat, ali da njenom zamjeniku ističe mandata sa današnjim datumom, htjeli smo to riješiti, vaša stranka je to odbila riješiti na taj način da se održi još jedna plenarna sjednica Sabora. Prema tome, nemojmo skretati s teme, recimo istinu kakva je. Pogriješili ste tada, recite da ste pogriješili pa evo, griješiti je ljudski. Hvala uvaženi akademiče gospodine Reiner, bivši predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, ako gospođi Slonjšak mandat završava 30. svibnja 2016. godine, tko je kriv što 1. lipnja 2016. nismo imali novoimenovanu osobu, čelnu osobu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom? Vjerujem oni koji su imali većinu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Molim uključite se i glasujmo.

Zahvaljujem, glasovanje je završeno. Utvrđujem da je jednoglasno sa 111 glasova za donesena odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 5. Predlagatelji su Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i Klub HDZ-a, na temelju članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili već na klupe. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj i zakonski prijedlog rasprave po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Poštovani zastupnik Šimić, izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, vrlo kratko, na samom početku jer dobar dio zastupnika koji je ovdje i u ovom sazivu je od prije upoznat o čemu se radi, pa evo samo nekakve osnovne točke i naglasci. Dakle zakonom koji je sada na snazi utvrđeno je da se sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka utvrđuju u iznosu od 0,05 ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno obavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. A tako koncipirana odredba znači ustvari što država više troši da političkim strankama ide više. Smatramo da takvo rješenje nema svoje opravdanje i da je daleko logičnije vezati financiranje političkih stranaka uz prihode koje ostvaruje proračun i zbog toga smo napravili ovaj prijedlog. Ono što se događa kao posljedica ovog prijedloga u ovoj godini a dogoditi će se i u idućoj to je određeno smanjenje u financiranju političkih stranaka ali ne smanjenje koje će ići prema tome da se stranke nemaju iz čega financirati ali radi se o razlici o nekakvih nešto iznad 6 milijuna kuna. Znači da smo ovaj zakon primjenjivali od početka ove godine stranke bi imale na raspolaganju 57 milijuna kuna a ovako će, u slučaju ovog zakona 51 milijun kuna i mislim da je to dovoljan argument za sve one koji misle da želimo stranke ostaviti bez novaca i usmjeriti ih da se financiraju samo od privatnih donatora. Most Nezavisnih lista smatra se da se političke stranke trebaju između ostaloga financirati i iz državnog proračuna ali da to financiranje treba ovisiti o prihodima te da to financiranje posebno u uvjetima u kojima se Hrvatska država nalazi već niz godina treba biti nešto manja. Evo pozivam sve zastupnike da podrže ovakav prijedlog koji je sigurno razumniji od onoga što smo imali do sada. Zahvaljujem poštovanom zastupniku Šimiću. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prvi se za raspravu javio Klub zastupnika SDP-a. U njihovo ime, poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog izmjena zakona odnosi se na članak 3. ovoga zakona ali želio bih prije toga pročitati članak 4. stavak 1. A on glasi: „Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani sa nezavisnih lista. U prošlom sazivu Hrvatskoga sabora naime imali smo slučaj da je pravo na financiranje imao jedan nezavisni zastupnik koji je izabran sa stranačke liste protivno ovome zakonu. Zbog toga smatram da se sredstva koja je on dobio trebaju preraspodijeliti ostalim zastupnicima iz toga saziva Hrvatskoga sabora i političkim strankama. To sam imao potrebu reći u uvodu tako da nam ne popusti koncentracija. Radi se o sredstvima za gospodina Mirka Raškovića. Što se tiče ovog prijedloga zakona, netočno je gospodine predsjedniče, da smo izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav primili na klupe, to ste pročitali u uvodu jer sjednica je prekinuta zato šta nije bilo, odnosno ispričavam se, to je za drugi zakon, dakle bilo je sa 5 glasova za i čini mi se 3 ili 4 glasa suzdržana. I mi smo dakle stav da ćemo biti suzdržani oko ovog zakona izrazili na odboru i biti ćemo dakle suzdržani i u ovoj raspravi. Što se tiče razloga za hitnu proceduru, ja imam još jednu dilemu. Naime u dopuni dnevnog reda jedino je ovaj zakon predložen od strane kluba MOST-a Nezavisnih lista i kluba HDZ-a. A prema Poslovniku da bi nešto išlo u hitnu proceduru treba predložiti ili 15 zastupnika ili klubovi koji imaju 15 zastupnika, bilo zajedno, bilo u zbroju. Obzirom da za ove druge klubove nije predlagatelj klub HDZ-a, za ove druge zakone nije predlagatelj klub HDZ-a je li to znači da vi nemate dovoljno za hitnu proceduru ovih drugih zakona a ovi vam nisu htjeli pomoći. To je isto pitanja, ali dobro. Od ovih vaših jamstava ovo će biti jedini zakon koji će vjerojatno stupiti na snagu i to ćemo vidjeti kada se formira Vlada. A što se tiče teksta, dakle dobro je da se ovaj iznos koji se daje iz državnog proračuna vezuje uz proračunske prihode a ne uz proračunske rashode. Iznos koji je predviđen, dakle 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna se mogao jasno izračunati u obrazloženju zakona. Dakle mi imamo zakon gdje su sve varijable poznate jedino u obrazloženju nema iznosa koliko će to koštati ukupno. Potrebno je jer iznos koji bi bio prema ovom zakonu veći od onoga što je na sadašnjoj stavci u proračunu. Prema tome to je nešto što nedostaje u ovome zakonu. Ja bi želio također podsjetiti da je svibnju 2015. godine Hrvatski sabor raspravio u prvom čitanju prijedlog Zakona o financiranju političke aktivnosti i zborne promidžbe i referenduma. Žao mi je što u ovom kratkom periodu Vlade HDZ-a i MOST-a se nije donio cijeli zakon jer treba urediti referendumsku proceduru i u tom smislu je i naš prijedlog bio sličan. Dakle sredstva za redovito godišnje financiranje osiguravaju se u državnom proračunu u iznosu, tada je pisalo 0,08%, dakle to je tu negdje, a najviše do iznosa od 50 milijuna kuna. Što se tiče potrebe da ovo ide po hitnoj proceduri o tome smo se izjasnili u glasanju, ali apeliram na to da se primjeni Zakon o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma koji je sada na snazi i da se političkim strankama koje već nisu jedno dulje vrijeme dobili sredstva iz proračuna za normalno funkcioniranje ta sredstva i isplate. Naime, ja sam jedan od onih koji smatra da je dobro, pozitivno i jedino normalno da se političke stranke financiraju iz javnih i transparentnih izvora dakle iz proračuna temeljem potporu koju su dobili kod građana i broja zastupnika koje su dobili od građana, nego da se financiraju na način kakve imamo prilike svjedočiti u određenim sudskim procesima o financiranju jedne najveće i stožerne stranke u Hrvata koje imamo dakle prilike gledati i taj slučaj na sudu. Prema tome, klub SDP-a bit će suzdržan oko ovog zakona. Zahvaljujem poštovanom zastupniku. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa moja replika se uvaženi kolega Bauk odnosi prvenstveno na ovo što ste zadnje govorili. Dakle osobno ne mislim da je financiranje političkih stranka odnosno iznos koji se izdvaja iz proračuna RH jedina mjera u ovom zakonu koji treba žurno izmijeniti. Ja bih recimo volio da se u Zakon o financiranju političkih stranaka ugrade još dvije mjere. Jedna je mjera koja bi obvezala sve političke stranke da javno objave tko ih kreditira. Dakle da javno postane dostupno ko su vjerovnici političkih stranaka a isto tako da u Zakon o političkim odnosno financiranju političkih stranaka uđe i mjera koja će kreditiranje političkih stranaka ograničiti jedino i isključivo na kreditne institucije. Dakle, mislim da je potpuno neprihvatljivo da trgovačka društva kreditiraju političke stranke na način kao što smo to svjedočili prije tek nekoliko mjeseci. Međutim, ja sve i da hoću takvu mjeru ne mogu predložiti da se uvrsti u ovaj zakon zato što se radi o hitnom postupku. Dapače, radi se o više od hitnog postupka jer ovaj zakon smo jutros uvrstili u proceduru na jedvite jade zato što je oporba držala kvorum smo ga izglasali na dva saborska radna tijela, i već večeras ćemo o njemu glasovati. I u njega neće uči čitav niz drugih mjera koje su potrebne kako bi se sustav financiranja političkih stranaka u RH uredio. I upravo zbog toga mislim da apsolutno ne možemo podržati ovaj zakon onako kao što ste i sami rekli. Odgovor na repliku zastupnik Bauk. Važeći zakon koji je u, važeći zakon je donesen u sklopu pristupanja RH EU i bio je dosta strog. Tijekom našeg mandata on je nešto popravljen, ali još uvijek je dosta strog. I doista potrebno je donijeti novi zakon i ne bi bilo loše da Hrvatski sabor zaključkom obveže Vladu ako joj izglasa povjerenje da u roku godine dana napravi i cjelokupni novi zakon. Činjenica je da smo držali kvorum na Odbor za Ustav i Odboru za zakonodavstvo zato da se ne bi shvatilo da na neki način opstruiramo donošenje ovoga zakona jer je on od ovih 7 zakona koji su u proceduri najmanje loša. Ostali doista bi trebali proći jedno bitno, bitno peglanje. I naravno, ponovit ću političke stranke su u članku čini mi se 6. Ustava RH navedene izrijekom, ne pojedinci koje se bave politikom nego baš političke stranke kao temelj višestranačkog političkog sustava i svakako treba urediti na dobar transparentan način njihovo financiranje da se ne dovode one same u situaciju da za nešto odgovaraju ili da nešto ne mogu objasnit, a i također da građani ne misle da se sada tu nešto netransparentno i da citiram jednog uvaženog bivšeg člana jedne stranke ispod stola 2/3 ili trećina služe za pobjedu na izborima. Prema tome, svakako da treba donijeti cijeli novi zakon i u njega ugraditi nešto od ovoga što ste rekli i nadam se da će buduća Vlada i na tome raditi. Hvala zastupniku. Slijedeći koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bauk, vi ste u prvome svome djelu govora ubiti više govorili o samom dnevnome redu gdje ste kazali da je samo ovaj zakon potpisan, tj. prijedlog zajedno sa klubom MOST-a i kluba HDZ-a. Međutim, ovdje je puno bitnija stvar, mogli ste vi potpisati da je 57 milijuna kuna za političke stranke iz proračuna manje od 51 milijuna kuna. Znači 6 milijuna kuna je ušteda. To je evidentno i to je vrlo bitno i trebali ste prema tome znači možda i vi usuglasiti se oko ovoga prijedloga i možda potpomoći svojim prijedlozima, a imate mogućnost i amandmanima. Naravno da treba kao što ste rekli iz javnih sredstava financirati političke stranke biti javno, transparentno i naravno, ali naravno da to bude i javnosti i omogućeno da se provjeri. Međutim, ja ne znam je li možda SDP ima donatore. Ja koliko znam SDP je imao i donacije i to se može vidjeti dok u ovome slučaju MOST nije imao donatore, a to možete isto vidjeti na posebnim parlamentarnim izborima. Znači sve može biti javno i transparentno u skladu sa ovim sredstvima. Sad je najbitnije da se političkim strankama, u proračunu ostaje 6 milijuna kuna više. Zahvaljujem zastupniku Bulju. Poštovani zastupnik Bauk ima odgovor na repliku. Pa gledajte, o tome koliko se izdvaja za političke stranke, mislim na državnoj razini, jer nešto izdvajaju i lokalne samouprave može se odlučiti i kod samog proračuna. Ne treba ovo uopće pisat u zakonu. Dakle, politička volja Hrvatskog sabora, parlamentarne većine može biti izražena i kod samog donošenja proračuna. Naravno, tu uvijek postoji opasnost da se u naletu populizma to ne smanji previše, pa je onda možda bolje da piše u zakonu. Dakle, to je uvijek iznos negdje između 50 i 60 milijuna kuna. Dakle, ima 151 zastupnik Hrvatskog sabora. Izračuna se koliko je to po zastupniku. Za podzastupljeni spol 10% iako mislim da bi bilo bolje da je 50%, to je isto jedna recimo od stvari. I na kraju, ja sam pripremajući se za raspravu izvukao i neke odluke iz prethodnih godina. Dakle, 2009. je 60484 kune, 60 milijuna 484 tisuće 259 kuna. 2012. godine temeljem privremenog financiranja za jedan kvartal 14 i 750. Dakle, mi smo, već sam rekao 2015. predložili da se veže uz proračunske prihode i da to bude ograničeno na 50 milijuna kuna. Dakle, sve je to u nekakvim normalnim okvirima. Važno je da se ne stekne dojam, što se pokušava steći dojam da se političke stranke ne bi uopće trebale financirati iz proračuna jer bi tek onda bili ovisni o određenim donatorima. Uostalom, novi predsjednik HDZ-a i mandatar kad je došao onda je najprije tražilo objašnjenje zašto su neki donatori i želi je to riješiti. Prema tome, vidite da to zna biti dosta nezgodno kada se povezuju određene tvrtke koje doniraju stranke sa samim strankama i njihovim političkim odlukama a na kraju opet su navedene u popisu Izvolite. Poštovani predsjedniče hvala. Pa evo samo bih se referirao na izlaganje gospodina Bauka koji je rekao da se stranke trebaju financirati iz proračuna. Mi se s tim slažemo, ali s obzirom na situaciju mislim da je svima jasno i on je sam rekao da je to dobar prijedlog da se veže uz proračunske prihode. A opet će klub zastupnika SDP-a glasati, odnosno bit će suzdržani kod ovoga prijedloga. Što se tiče izloženosti prema korupciji nitko nam ne može garantirati da uz sve financiranje iz proračuna do sada političke stranke nisu bile izložene korupciji jer su uzimale donacije. Mi svi znamo da nikad dosta novaca za glancanje lika i djela velikih vođa. Svi znamo koliko košta angažman na primjer gospodina Brauna i definitivno se to ne može isfinancirati samo iz proračuna. Osim toga, bila je primjedba na transparentnost. Svi dobro znamo da SDP nije želio otkriti u kojoj se kreditnoj instituciji zadužio i time su pokazali koliko drže do transparentnosti.

Dakle, što se tiče prijedloga ovaj prijedlog isto zahtijeva rebalans proračuna. Dakle, po ovome prijedlogu će trebati povećati stavku za političke stranke za mislim negdje 6 milijuna kuna. Dakle isto zahtijeva rebalans proračuna, zato smo suzdržani. A što se tiče ove transparentnosti vi ste formirali parlamentarnu većinu ili ćete je formirati ili je u formiranju sa HDZ-om. Ali pamtimo mi ne samo sretne dane kako bi rekla Gabi Novak u svojoj pjesmi i nije bilo HDZ-ovca tijekom ovog proljeća koji nije pitao koga je pomazila Grizlijeva šapa. Prema tome, kad spominjete Brauna i kad spominjete nešto što je javno vidljivo, onda bi bilo dobro se prisjetiti i toga što su vam tadašnji i sadašnji partneri vama govorili ali u vezi vaših, u vezi nekih vaših donatora ili poslovnih partnera. Prema tome, da se ne vraćamo previše u prošlost vi to s njima riješite. Ali evo kad spominjete nije vas loše ni na to podsjetiti. Zahvaljujem. Hvala zastupniku Bauku. Budući da nema daljnjih replika na izlaganje Kluba zastupnika SDP-a prelazimo na sljedeći klub zastupnika, klub nacionalnih manjina. U njihovo ime bit će zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Koliko god se prijedlog smanjivanje sredstava političarima i političkim strankama u očima javnosti može lako prezentirati kao korak naprijed, on je za neke od nas dva koraka nazad. Radi se naime o sredstvima za politički rad, naglašavam za rad. To su sredstva koje stranke i zastupnici koriste kako bi mogli obavljati svoje redovne političke funkcije i druge obaveze. Moj način rada u posljednjih šest godina bio je takav da sam ga pored poslova ovdje u Saboru provodio na terenu sa mojim biračkim tijelom. Ako uzmete u obzir da smo mi nezavisni zastupnici nacionalnih manjina imamo biračko tijelo na područje cijele države ovaj prijedlog zakona, odnosno ovaj zakon će nas uveliko ograničavati u našim aktivnostima. Neki novinari su prošle godine napisali Kajtazi krstari Hrvatskom. I bili su u pravu, dobro su primijetili. Umjesto godišnjih odmora i ljetnih krstarenja ja sam rješavao problem nacionalnih manjina od lokalne do nacionalne razine. To je … [[Ne razumije se.]] prepoznalo i moje biračko tijelo odnosno građani. I naravno da to košta. Rad i stvaranje koštaju pogotovo jer 60-ak romskih naselja koje imamo rasprostranjeni su od Slavonije do Istre, a isto vrijedi i za ostale nacionalne manjine koje predstavljam, a koji su nastanjeni od Dubrovnika do Vukovara. Međutim, ono što košta više je da se posao ne odradi. Ono što košta više je da problemi ostaju neriješeni. Nekima može zvučati dobro da se nešto smanjuje ali kako reći ljudima koje predstavljam da ne mogu doći i da ne možemo imati sastanak. Kako se oglušiti na njihove molbe, kako sjediti na mjestu dok vas vaša zajednica treba? Volio bih da smo više usmjereni prema realizaciji i opravdanosti troškova nego njihovih ograničenja, odnosno volio bih da su predlagatelji uzeli u obzir i poziciju nezavisnih predstavnika nacionalnih manjina kada su pisali ovaj prijedlog. Ako pogledate moj izvještaj na internetu bit će vam jasnije o kojem broju aktivnosti vam se radi. Ako pogledate mišljenje Državne revizije isto tako ćete vidjeti da su ta sredstva opravdano uložena za rad. U ime drugih ne mogu govoriti. Ukoliko je netko zloupotrebljavao sredstva za rad onda se to treba sankcionirati. Vjerujem da je bilo i takvih, ali ne vjerujem da se zbog takvih treba kažnjavati rad drugih. Ovaj prijedlog zakona ne prepoznaje problem nezavisnih zastupnika koji nemaju druge izvore financiranja i ovaj zakon ne uzima u obzir činjenicu da nismo svi u istoj početnoj poziciji. Rad se treba poticati, a ne ograničavati. Mene, odnosno manjine koje predstavljam, će ovaj zakon najviše pogoditi te će nas dodatno ograničiti u održavanju i podršci primjerice kulturnih manifestacija odnosno sveukupno će nužno utjecati na opseg i kvalitetu moga rada.

Prvi za repliku javio se zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Iznijet ću gospodine predsjedniče i kolega Kajtazi svoj osobni stav koji vjerojatno odudara od stava mnogih a to je da ja smatram da bi pravo na financiranje iz proračuna trebali imati samo političke stranke i ne nezavisni zastupnici i nezavisni liječnici. Ali, to je uvedeno 2004. godine da bi tadašnja Vlada Ive Sanadera na taj način učvrstila svoju potporu većine u Hrvatskom saboru. I sad imamo jedan paradoksalni slučaj kada nezavisna lista u Gradskom vijeću bude izabrana sa 12 vijećnika onda ih zakon ne tretira kao jednu listu od 12 vijećnika nego 12 pojedinaca koji se bave politikom. I svaki od tih 12 otvara svoj račun i rade nezavisno jedan od drugoga, što nije intencija ovoga zakona.

Uvaženi kolega Arsen, u potpunosti se slažem s vama i u svo vrijeme u ovih 6 godina nastojao sam upravo vidjeti na položaj nacionalnih manjina pogotovo saborskog zastupnika koji predstavlja 12 nacionalnih manjina. Jako je teško obilaziti i napraviti ono što upravo nacionalne manjine na samom terenu traže jer ova sredstva su nedostatna.

Sljedeći za repliku javio se zastupnik Milorad Pupovac. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajtazi vi ste kazali da se s ovim zakonom u nekom smislu posebnog izračuna postotka, a ne načinom izdvajanja za aktivnosti političkih stranaka ograničava obim mogućih aktivnosti predstavnika političkih stranaka i političkih stranaka kao takvih te nezavisnih zastupnika. To jeste istina. I šteta je što je to tako. I mi ćemo se ovdje morati opredijeliti da li ćemo ići po liniji moraliziranja političkoga ili po liniji efikasnih institucija u državi. Ako ćemo ići po liniji moraliziranja a narušavanja državnih institucija i demokratskih institucija kao što su stranke, jer su stranke institucije demokracije, onda radimo protiv vlastitih institucija i protiv institucija demokracije. Privremeno se može ljudima dopasti političko moraliziranje ali dugoročno je to štetno za institucionalnu demokraciju i za državne institucije također. Iz tog razloga mi mislimo da treba razmisliti o tome da se poveća taj postotak od 0,075 na 0,080. I još jednu stvar želim kazati, svi smo mi za štednju ali ovdje na ovom mjestu je štednja po principu držite lopova a lopovi su negdje drugdje. Zašto ne štede oni koji kradu? Zašto ne štede oni koji ne plaćaju poreze na vrijeme? Zašto ne štede oni koji ne plaćaju plaće radnicima kako valja i na vrijeme? Zašto to ne postavimo?

Sljedeći koji se javio za riječ za repliku je zastupnik Tomislav Panenić. Evo ja bih samo podsjetio gospodina Kajtazija da je isto tako da je on naučio da se njegova izvješća mogu i popraviti s obzirom da je za 2012. godinu dobio nepovoljno mišljenje revizije na potrošnju sredstava, meni je drago da je napredovao u ovome vremenu i da vidimo da se isto tako neko može i popraviti. Jedino ono što nije popravio, a to je da on nije samo zastupnik Romske nacionalne manjine nego isto tako i drugih nacionalnih manjina. Ja evo gospodina Kajtazija u svojoj općini nisam davno vidio i definitivno smatram da izgovor da ova sredstva nisu dostatna da se zastupnik nacionalne manjine pojavi negdje, da nema za putne troškove, malo bi ja rekao pojednostavljena je verzija odgovora na prijedlog kojega daje predlagatelj. Prema tome, ja vas pozivam isto tako da vodite računa i kod potrošnje svojih sredstava ne samo da ovo što ste popravili da se ona legalno troše nego isto tako da obilazak, ja se slažem, mora biti ključno pravo koje imaju predstavnici nacionalnih manjina koji glasaju za vas, a da potporu koju dajete iz tih sredstava za određene aktivnosti svojim radom, zalaganjem trebate tražiti u okviru nadležnih državnih tijela ministarstava i time omogućite da se njihove aktivnosti koje se trebaju financirati slažem se i kulturne i etničke i koje sve imaju, vjerske, one trebaju isto tako pronaći u proračunima drugih ministarstava tako da se oslobode sredstva da možete posjećivati nacionalne manjine koje zastupate. Uvaženi kolega, točno je da u vašoj općini nisam bio, ali nisam bio iz jednog prostog razloga, između ostalog i ovo što ste i vi sami napomenuli, a drugi je razlog po popisu stanovništva u vašoj općini ja uopće nemam Roma. Onog trenutka, znači prioritet mi je obići naselja tamo gdje ima najviše pripadnika Romske nacionalne manjine. A inače što se tiče ostalih 11 nacionalnih manjina koje ja zastupam, mislim da niste dovoljno upoznati i ja vas upućujem da uđete na moju web stranicu i da pogledate koliko sam i što sam učinio i koliko sam obilazio i onih ostalih 11 nacionalnih manjina koje ja zastupam i što sam sve učinio.

Sljedeći od zastupnika koji se javio za repliku je zastupnik Bulj. Hvala lijepo gospodine predsjedniče.

Međutim i ja dolazim iz nerazvijenih područja gdje nema Romske nacionalne manjine ali ima drugih nacionalnih manjina gdje sam više brojnih dana i sati ja kao saborski zastupnik nego predstavnici nacionalnih manjina. Ti ljudi teško žive, uglavnom to su ljudi srpske nacionalnosti, iznimno pošteni, iznimno teško žive kao i većinski narod, a njihovi predstavnici osim djelomično što u Saboru čujem nekakve prijedloge koji s uglavnom na kraju završavaju ili neriješeno, ali ljudi nacionalnih manjina teško žive i mi zastupnici koji zastupamo ne samo nacionalne manjine i mi odrađujemo taj posao na terenu, vjerujte mi. A žao mi je što predstavnici nacionalnih manjina taj posao ne odrađuju kako treba. Uvaženi kolega Bulj, sredstva koja ima nezavisni zastupnik pogotovo opet napominjem, zastupnik koji predstavlja 12 nacionalnih manjina jako je teško kada u tom dijelu imate nacionalnu manjinu koju morate zastupati u svim segmentima, a dok nemate ljude oko sebe koji bi vam mogli pomoći, a zato su neophodna sredstva, a nedovoljna sredstva. Jer obuhvatiti svu oblast koju moči jednu nacionalnu manjinu poput Romske nacionalne manjine je nemoguće jer su nedostatna sredstva, a da ne govorimo o ovim ostalim 11 nacionalnih manjina koje isto tako spominjete koji u tom dijelu oni možda nemaju ali imaju u onom drugom segmentu puno drugih aktivnosti koje morate raditi na svemu tome. Tako da tih 30 tisuća kuna koje vi napominjete vidite odmah u tri mjeseca da su to nedostižna jer nemate prostora, nemate ljudi s kojima bi vi mogli kompletno voditi i ne možete pratiti kompletno rad Sabora. Ja bih volio jedanput kada budete imali priliku da dođete do mene pa da vidite kako to izgleda samo jedan dan rad nezavisnog zastupnika koji zastupa 12 nacionalnih manjina. A ujedno vas pozivam skupa sa mnom da odete na teren pa da vidite kako to jako lijepo izgleda. Kada dobijete recimo jedanput vozilo mjesečno službeno pa onda mislite šta sada na koji način ne znate gdje bi mogli otići pa pokušavate kod državnog tajnika utjecati na sve moguće načine da bi mogli dobiti vozilo barem više puta jer svojim vozilom ne možete.

Zadnji koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala predsjedniče. Kolega Kajtazi razumijem poteškoće nezavisnih zastupnika u funkcioniranju i kažete zbog smanjenja sredstava da će imati ograničavajuće aktivnosti. Ali ovo mi se ne podudara sa tvrdnjom gospodina Bauka da nisu osigurana dodatna sredstva jer se ovime povećavaju izdvajanja za saborske zastupnike. Znači da netko obmanjuje javnost ali ne vi. Vi dobro tvrdite da se smanjuju. Ali onda ne stoji ona tvrdnja gospodina Bauka da se za nekoliko milijuna povećavaju zdvajanja i da dodatna sredstva u proračunu treba osigurati. Ali i politički i ekonomski je jedino opravdano izdvajanja vezivati za prihode a ne za rashode. Niti im se ne može opravdati za rashode jer time se onda izdvajanja vežu i za deficit i za zaduživanje. Znači što veći deficit napravimo, što veću štetu državi napravimo više ćemo izdvojiti za saborske zastupnike. Odlično. Pa mislim da to baš nije logično. Zato mislim da ovo je odlična promjena koja se događa u hrvatskom političkom životu, ja je svesrdno podržavam jer se veže na prihode državnog proračuna. Ali dopuštam i naravno da se može raspravljati i o koeficijentu je li on dovoljan, nizak i je li to, koliko to smanjuje, koliko utječe na pojedine, na nezavisne zastupnike. Sljedeći od klubova zastupnika koji su se javili za riječ u raspravi je Klub zastupnika HNS HSU. U njihovo ime poštovana zastupnica Vesna Pusić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Već se iz rasprave mislim dalo vidjeti da nitko nema primjedbi na činjenicu da se izdvajanja temelje na prihodima a ne na rashodima. Pitanje je samo kolika su ta izdvajanja. Dakle ona mogu biti 0,075%, mogu biti 0,080%, mogu biti različiti iznosi. Dakle isto tako mislim da činjenica da će razlika u financiranju biti između 6 i 7 milijuna kuna, dakle u izdvajanju. To je zanemariva ušteda, naravno za državni proračun kada pogledate stavke i sredstva koja se troše na različite druge stvari. Za financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika je smanjenje koje će osjetiti ali i to po mom mišljenju ne bi bilo, ne bi zaslužilo da o tome vodimo toliku raspravu. Ono što se nama u klubu HNS-a i HSU-a čini ovdje najspornijim je duh zakona. Dakle ono što zakon poručuje, ono što zakon simbolizira, duh zakona kao što bi rekao jedan od otaca moderne države Montesquie je poruka a poruka je koja u jednoj općoj populističkoj atmosferi koja je zavladala u našoj, nažalost ne samo našoj politici kaže da jedini instrument ili barem glavni instrument koji građani jedne države imaju da bi mogli sudjelovati u političkom procesu a to su političke stranke je neka sumnjiva rabota. Da je to nešto što sada moramo podnositi ajde, ali defacto bi bilo, je to bacanje novaca i bilo bi najbolje da se to prvo smanji a postepeno ukine. Financiranje političkih stranaka kao glavnog instrumenta sudjelovanja građana u politici nismo mi izmislili. To je rezultat stoljetnih iskustava. U 18. stoljeću u Britanskom parlamentu, dakle najstarijem na svijetu je postojala blagajna na kojoj su zainteresirane strane uplaćivale novac zastupnicima da glasaju onako kako oni hoće. I trebalo je nekoliko stoljeća da se razumije da ljudi i institucije kao što su političke stranke i zastupnici koji odlučuju, da je financiranje koje je transparentno, koje je iz proračuna, koje se može kontrolirati i koje je svima jasno, jedan od glavnih načina eliminiranja jednog velikog prostora korupcije. Podsjetiti ću vas da smo mi imali situaciju u kojoj je rok plaćanja državnih tvrtki bio preko 300 dana. Korupcija je ludovala u tom području. Jer ako moraš čekati godinu dana da ti netko plati onda su ljudi određene postotke od toga davali onima koji odlučuju o tome da li ćeš biti prvi ili ćeš biti 331. Kada se taj rok plaćanja smanjio na 60 dana prostor korupcije u tom području je nestao i to je najbolja borba protiv korupcije. Bolja od kažnjavanja, bolja od prijetnji, bolja od represije iako naravno je i to jedan od instrumenata i nužna je ali puno bolja je prevencija. A najbolja prevencija je eliminirati prostor u kojem se ta korupcija može događati. I ovo što je uznemirilo ljude kod ovog prijedloga zakona je jedna poruka koja je prisutna u hrvatskom društvu i recimo proceduralno nešto što se s ovim zakonom nije napravilo jer da je išao kao što bi morao po Zakonu o pravu na pristup informacijama ići u javnu raspravu, barem 30 dana. Međutim u toj javnoj raspravi je vrlo vjerojatno da bi opća atmosfera bila ma ukinimo svo financiranje političkim strankama jer je to poruka koja se šalje. To su beskorisne, nepotrebne institucije. Ako se ukinu političke stranke koje su kao što sam rekla povijesno i ustavno temeljni instrumenti sudjelovanja građana u politici ostaje vođa i njegov narod, a to je definicija diktature. I kakve god bile šlampave, simpatične, nesimpatične, ovakve, onakve političke stranke one su de facto jedini instrument preko kojeg građani mogu suvislo i sa nekim utjecajem sudjelovati u političkom procesu i političkom odlučivanju. Zbog toga se klub HNS-a i HSU-a protivi ovom tretiranju i ovom pristupu političkim strankama, ovom slanju poruke sa zakonom koji je pred nama, da su to de facto nepotrebne institucije, da je to nešto čemu postepeno treba ukidati financiranje. Kao što sam rekla u samim brojevima ušteda je zanemariva na razini državnog proračuna. Ali u duhu zakona u intenciji je vrlo opasna.

Prva je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolegice Pusić, kazali ste da se radi o zanemarivim sredstvima. Da radi se o 6 milijuna kuna, znate koliko to znači primjera u Dalmatinskoj zagori, Podsvilajskim selu, Zelovo 7, 8 kilometara udaljeno od Hrvaca, zadnje točke gdje imamo vodoopskrbu? Ta djeca, ti ljudi nemaju vodoopskrbu. Zamislite koliko djece, pa imamo sad ovdje primjer male Lucije u Sinju, tj. u Trilju koja nema krov nad glavom, koja nema prozore, koja nema ništa osnovno za život šta druga djeca, nema čarape. Zamislite koliko znači za takve ljude ta vaša izjava? Korupcija, oćete reći da 300 milijardi dosadašnji sustav plaćanja stranaka, financiranja stranaka nije izazvao 300 milijardi kuna duga, 300 tisuća ovršenih i blokiranih? Bit će to što smo više davali političkim strankama je napravilo efekt kontra. Pa baš je ovo donekle poštenije. Znači na osnovu prihoda da se plaćaju stranke a ne rashoda. Apsolutno ne vidim razloga.

Dakle, ne radi se o pojedincima ili pojedinim jedinicama lokalne samouprave za svakog je 6 milijuna ponaosob, za svaku osobu je jako puno novaca. Radi se o državnom proračunu. Dakle, mi ovdje govorimo o uštedi za državni proračun. U odnosu na državni proračun ta ušteda je zanemariva, u odnosu na individualnu osobu ili individualnu jedinicu lokalne samouprave naravno da je to vrlo veliki novac. Ali o tome ne govorimo, to neće dobiti niti jedna jedinica lokalne samouprave. Niti jedna djevojčica koja ide u školu bez čarapa. To će ostati u državnom proračunu, kako će se rasporediti bog zna. Što se tiče prihoda kao temelja za ovu odluku nitko nema ništa protiv. Pitanje je samo u iznosu, dakle to može biti 0,075 ili 0,080 kao što sam rekla. Nitko nije osporio da je logičnije da to bude na temelju prihoda a ne rashoda. Pitanje je samo da li je intencija ovog zakona da se postepeno jedini instrument sudjelovanja građana u političkom procesu delegitimira. Slijedeća replika je ona uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Vesna jako sam iznenađen vašim objašnjenjem na sve ovo kako se troši proračunski novac. Možda ću biti demagog, ali ja kao privrednik polazim od jedne točke koliko naši ljudi imaju plaće od najmanje pa do najveće? Pa ćete vidjeti da je prosjek nekakvog trgovca ili bilo kojeg radnika u sustavu negdje 3, 4 tisuće kuna. Ja znam da stranke trebaju živjeti ali moramo znati da proračun države pune građani. Moramo ići s toga stajališta kako građani žive, koliko mi kao političari iako sebe ne smatram političarem trošimo nekakav novac koji vi kažete pa ne znamo ni kako će i gdje će se iz proračuna potrošiti. Jako bi trebalo voditi računa kako se troši proračunski novac, gdje to odlazi a ovih 6 milijuna kuna koje će smanjeno biti daj Bože da je 15 imamo kuhinje, imamo građane koji nemaju šta jesti. Znate koliko bi im pomogli sa malo, malo više novaca? A mi se jednostavno, ustvari vi koji se bavite politikom ovih 25 godina nikad niste upitali i niste došli u situaciju da vidite kako određeni građani žive. To vi deklarativno vidite i znate ali nikada niste ništa poduzeli da bi smanjili troškove, nepotrebne troškove politike, sustava političkog da naši građani jednom dođu na zelenu granu. Stoljećima rekli ste da se izdvaja iz proračuna za politiku. Da, ali mi stoljećima ovdje patimo kao građani.

Dakle, što se tiče izdvajanja stoljećima mislim na političko iskustvo. Institucija moderne države i nešto je potrebno ljudi znati o tome da bi se moglo sudjelovati u vođenju države. Ne može se baš sasvim ignorirati sve što postoji kao saznanje u akumuliranom iskustvu političke teorije. Dakle, ovih šest milijuna vi možete sada iz toga praviti nekakvu populističke komentare, ali to je u odnosu na 120 milijardi koliko je državni proračun. To je u odnosu na ta sredstva. I ta sredstva glavni način da se to normalizira hajmo reći je gospodarski rast. I ako je netko napravio nešto za gospodarski rast onda ruku na srce smo to zaista mi. Ako je netko iz negativnog pretvorio gospodarski rast u pozitivni, onda smo to mi. Treba. To ne treba svoditi na zaista ovako temeljni populizam, zaista ne treba. Pitanje da li želimo čuvati svoje institucije i kroz njih funkcionirati. Ja mislim da su institucije države važne da bez njih ne možemo funkcionirati kao i institucije preko kojih građani sudjeluju u tome. Ovo ćete izglasati. Nikom ništa, nikom se ništa neće od ovoga dogoditi što ćete izglasati.

Htio bih reći gospođo Pusić prvu stvar da ste vi bili jedan od žestokih zagovaratelja ulaska Hrvatske u EU, a mi svi znamo da ekonomska politika Europske komisije jest restriktivna ekonomska politika koja zagovara mjere štednje. Da li je politička elita prva ta koja bi na sebi tr4ebala implementirati mjere štednje ili vi kažete ne. Mi kao politička elita ne moramo štediti, a narod treba štediti. Moje je pitanje da li je to moralno od vas? Izvolite. Dakle, ovo što se štednje tiče neće se ni na koga naročito odrazit. A što se tiče ekonomske politike Hrvatska je vodila i vodi svoju ekonomsku politiku, rasprave o različitim modelima u Europi su puno šire nego ono što je u jednom trenutku zagovarali neki povjerenici u Komisiji i što smo s druge strane zagovarali mi. Dakle, u to bi bilje bilo ne ulazit ako nećemo jednu ozbiljnu raspravu o tome jer to zaslužuje ozbiljnu raspravu. Ali što se ovog tiče to nije nikakva štednja na političkim elitama. Političke elite što se osoba tiče to neće osjetiti. Proračun također to neće osjetiti. Ali intencija je ono o čemu ja ovdje govorim – namjera, smjer u kojem se ide je ono o čemu ovdje govorim.

Ja vidim jedno veliko nezadovoljstvo i potrebu da se nešto, da se pokuša iskazati to nezadovoljstvo time što će stranke izgubiti 6 milijuna kuna. Ja mislim da to neće utjecati bitno na djelovanje političkih stranaka. Istina je da je ovo jedna poruka, poruka da se novac koje političke stranke troše veže uz proračunske prihode, a ne uz rashode. A isto tako ne vidim čime bi se povećao prostor korupcije o kojem vi govorite, jer smo mi imali situaciju da su političke stranke i do sad bile obilno financirane iz proračuna. Imamo mali milijun primjera političke korupcije u Hrvatskoj i ono što građane naše najviše smeta to je upravo politička korupcija. Svjedočili smo o političkoj korupciji u svim vladama do sad, tako i u vladama u kojima ste vi sudjelovali. Stranke su bile financirane iz proračuna pa smo imali primjere korupcije, na primjer u Ministarstvu poljoprivrede gdje su se poticaji davali velikim, a ne malim OPG-ovima. Imamo sad najnoviji slučaj vjetroelektrana gdje je oštećena država a u konačnici i građani. Vidimo da to financiranje iz državnog proračuna političkih stranaka nije dovelo do smanjenja korupcije. Mi nismo za ukidanje sredstava političkim strankama. Smatramo da su stranke potrebne, ali ovih šest milijuna kuna neće utjecati na to hoće li netko od vaših kolega biti koruptivan ili ne. Da utječe. Dakle nije, ovo nije jedno iskustvo koje se može vezati samo na Hrvatsku i samo od danas, utječe.

Dakle, utječe. Da li eliminira, ne eliminira, da li treba drugih sredstava borbe protiv korupcije, naravno da treba. Ima mnogih situacija raznoraznih gdje ljudi svoju izbornu promidžbu iz proračuna ministarstava. To isto treba suzbiti. Ali ovo je jedan od načina, transparentnost financiranja stranaka je jedan od načina, nije jedini. Kao što sam rekla intencija je ovdje u pitanju.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege upravo je nevjerojatno slušati kakve sve izgovore pronalaze dugogodišnji zastupnici da bi opravdali daleko neopravdana sredstva koja dobivaju iz proračuna za rad stranaka. Ovdje se spominju ekonomski razlozi, politički razlozi, matematički izračuni, a nitko ne spominje moralnu dimenziju. 90% hrvatskih građana protivi se privilegijama političara i političkih stranaka koje se doslovce kupaju u novcu i zarađuju na grbači naroda koji teško i krvavo radi da bi preživio. Ovdje se sada trenutno spomenulo čak i to da će eto stranke kad budu dobile novac iz proračuna da će biti manje korupcije. Stvar je jednostavno suprotna, upravo će smanjenje novca za stranke bez obzira o kojem se iznosu radi predstavljati ozdravljenje ovoga društva na svim razinama pa tako i na razini korupcije. Upravo će smanjenje novca koje stranke dobivaju doprinijeti tome da se iz politike maknu svi uhljebi, svi oni koji od politike žele živjeti lagodno i ugodno, a ne suprotno da će onda kao u politiku dolaziti neki pošteni ljudi koji dosada nisu bili. Kakve su stranke vodile ovu državu zadnjih 25 godina, one ne zaslužuju ne 0,075% sredstava iz proračuna nego ne zaslužuju niti 0,001% će uvažena zastupnica Vesna Pusić. Gospodine kolega dakle što se tiče degradacije politike u koju ste se vi sada ovdje uključili to je jedna vrlo opasna rabota. Jer također otvara prostor različitim diktatorskim tendencijama i direktnoj komunikaciji između vođe i njegovog naroda.

I što se uhljebljivanja tiče ovo je sigurno manje od onoga što bih ja mogla zaraditi nego da radim taj posao. Ali sam mislila da naročito moja generacija mora doprinijeti izgradnji institucija ove zemlje u skladu naravno sa svojim uvjerenjima. I zbog toga sam umjesto da lagodno živim na svojoj profesiji se angažirala u ovome. I preporučujem da to i vi napravite kao što vidim da ste počeli sa svojim političkim tim angažmanom i dolaskom u Sabor, ali vam tu degradacija ljudi koji se bave politikom služi na sramotu, a ne na čast. Vi bi trebali dignuti taj status, vi bi trebali doprinijeti statusu i uvažavanju ljudi koji se bave politikom jer će se inače htjeti baviti samo najgori, samo oni koji se ne mogu nigdje drugdje zaposliti, njima ćemo dati da vode državu i onda će od toga cijela država i svi njeni građani imati posljedice. Jer ako damo da državu vode najlošiji među nama onda od toga stradaju svi. Prema tome, mislim da bi ovu profesiju trebalo držati i ovaj angažman trebalo držati na razini koja bi motivirala najbolje da se angažiraju u politici. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Gorana Marića, izvolite. Hvala lijepa. Kolegice Pusić slažem se s vašom definicijom diktature, vođa i narod izravna komunikacija, a to mi znamo jer i vi i ja smo živjeli više diktaturu nego demokraciju, nažalost zbog godina. Slažem se i s vama da su političke stranke iznimno važne, ako ne i najvažnije u političkom životu i demokratskom životu jednog društva i da utjecaj građana preko tih političkih stranaka je bez obzira koliko bio nekad i beznačajan ali je jedini način prirodan … [[Ne razumije se.]] Volio bih zbog utjecaja tih građana znati što građani misle o tome kako se financira političke stranke. Ja mislim da je ovdje veliki problem financiranje Hrvatskog sabora i da iz toga puno proizlazi i ovaj problem financiranja političkih stranaka. Jedina državna institucija koja se ne financira na prirodan, logičan, racionalan i ekonomski prihvatljiv i politički prihvatljiv način je Hrvatski sabor. On se ne financira iz državnog proračuna. To je jedina institucija u kojoj onaj tko dolazi na radno mjesto nema radno mjesto, nema prostor, nema kompjutera. U cijelom Hrvatskom saboru je samo jedan printer u boji. Pola zastupnika nema gdje odjeću staviti. I naravno da iz toga proizlazi puno problema. Mi nismo dali dignitet Hrvatskom saboru i moramo vratiti i povećati da imamo normalne uvjete za rad, a kamoli govoriti o mobitelu, parkingu ili nečem drugom što je u svakoj državnoj instituciji osigurano i za svakog radnika, a za zastupnika nije. Ali mislim da hrvatski građani sigurno ne bi prihvatili da se izdvajanja vežu za rashode državnog proračuna nego za prihode.

Dakle ideja apsolutno ovo što se tiče rashoda i prihoda to smo razriješili, mislim da to niko nema dvojbe. A ovo što ste rekli za Hrvatski sabor s tim se naročito slažem jer mislim da je degradacija Hrvatskog sabora dalekosežno strašno opasna stvar. Dakle, čuvanje te institucije je praktički jednako čuvanju demokracija. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub zastupnika, a to je onaj HDZ-a u čije će ime govoriti uvaženi zastupnik Tomislav Ćorić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. S obzirom na činjenicu da se ova rasprava oduljila i zapravo krenula u različitim smjerovima, ja ću vas ukratko upoznati sa stavom Kluba zastupnika HDZ-a. Dakle, neosporno je ovdje više puta danas potvrđeno da je ključna intencija ovog prijedloga izmjena Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe prije svega da se financiranje političkih stranaka sa rashodne strane proračuna prebaci na prihodnu stranu proračuna odnosno veže uz porezne prihode. Klub zastupnika HDZ-a drži da je to potpuno logično jer nema nijednog razloga da financiranje političkih stranaka nije povezano sa ekonomskom situacijom u zemlji. Prema podacima iz 2015. godine rashodovna strana proračuna iznosila je negdje prema ovim pokazateljima odnosno u odnosu na te pokazatelje prihodi političkih stranaka trebali su biti 57,75 milijuna kuna, s druge strane izmjena zakona i vezivanje prihoda političkih stranaka uz porezne prihode nosila bi 51 milijun kuna. Međutim odmah treba imati na umu činjenicu da će se proračunski prihodi ove godine da će biti nešto veći od plana za 2016. godinu i u tom kontekstu može se očekivati da će iznos političkim strankama biti negdje 52,5 milijuna kuna. Dakle vezivanje prihoda političkih stranaka uz porezne prihode u RH je nešto potpuno logično i iz te perspektive Klub zastupnika HDZ-a će podržati ovaj prijedlog. Da se samo na samom kraju osvrnem na moment intencije koji je uvažena zastupnica Pusić ovdje navela, dakle intencija je upravo ta da jednu nelogičnost ispravimo u jedno logično rješenje i ukoliko se slažete s jednom takvom ispravkom ne vidim razloga zašto i Klub zastupnika HNS-a i ostali klubovi ne podržali ovakvo rješenje. Ukoliko govorite o korupciji odnosno o problemu korupcije koji može eruptirati ovakvim rješenjem onda ne govorimo u dobroj vjeri. Dakle ovdje polazimo s dobrom vjerom prije svega da će se financiranje političkih stranaka odnosno da će se rad političkih stranaka zasnivati na transparentnom financiranju, netko je u jednom trenutku u raspravi to naveo, ovo je isto tako transparentan modalitet financiranja kao što je bio i ovaj prethodni temeljem rashoda državnog proračuna, tako da u tom kontekstu ne vidim problem. Prva je uvaženog zastupnika Milorada Pupovca. Poštovani kolega Ćoriću ja izrazito cijenim kratkoću s kojom ste vi obranili prijedlog ovoga zakona, jednako tako i racio vaše argumentacije koji mi podržavamo. Ono što mi ne možemo razumjeti i ono što mislimo da nije dobro jeste argumentacija koju čujem od pojedinih kolega. Ljudi nemaju što jesti pa će imati ako se smanji za prihode političkih stranka. A zašto nemaju što za jesti? Tko ih je doveo u tu situaciju? To je proizveo i tko proizvodi tu vrstu nejednakosti i siromaštva u zemlji i tko je glavni generator toga proizvođenja ne siromaštva i nejednakosti u društvu? Novi tajkuni i novi bogataši i akteri redistrubucije društvenog bogatstva? Da. Zašto njima ne počnemo uzimati kolege iz MOST-a? Onima koji su se u posljednjih 25 godina toliko obogatili i stekli toliku moć. Zašto to pitanje ne postavimo i zašto sebi ne postavimo pitanje, što mi činimo da se to promijeni? Ako smo išli preko trga do Sabora mogli smo vidjeti Caritasov kamion koji dijeli voće i krompire, jeli to borba protiv siromaštva? To je milosrđe, ali ne borba protiv siromaštva. Borba siromaštva se vodi ovdje. Ako se ne bude vodila ovdje vodit će se na ulici, a to neće spriječiti ovakve izmjene zakona. Zbog toga političko moraliziranje koje nema ovu činjenicu u vidu je politički amoral i ne može se pokriti sa ovim. Uvaženi zastupniče Pupovac, ja bih rekao da se vaše izlaganje velikim dijelom zapravo odnosilo na izlaganja prije mojega. Moja intencija ni u jednom jedinom trenutku nije bila moralizirati jer mislim da je to u kontekstu svega onoga što je do sada izrečeno bilo bi potpuno promašeno, dakle navoditi raznorazne detalje i situacije koje zapravo nisu na razini današnje rasprave i rasprave o ovom zakonu iz moje perspektive nema smisla. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Ćoriću dobro ste ustvrdili da je ovo logično i normalno da se od ostvarenih poreznih prihoda računa ono što pripada političkim strankama. Ja smatram da bi to bilo i poticaj za njihov rad, tj. rad njihovih dužnosnika koji bi trebali gospodarsku aktivnost pokrenuti u tom smjeru kako bi što više tih poreznih prihoda se dogodilo u RH, tako povećali i prihodi strankama. Mislim da histerija u tom pogledu pojedinih kolega apsolutno je neprimjerena i nema svrhu kao i ono prozivanje o tome politička korupcija pa neke stranke su na sudu, neke stranke su i kažnjene zbog toga što nisu pravovremeno podnosile izvješća o svom radu u izbornom vremenu. I to ne jednu godinu nego dvije godine za redom. Te iste stranke danas prozivaju neke koje su još u postupku i nisu pravomoćno kažnjene. Stoga smatram da nemaju pravo prozivati niti govoriti o onome jer su zanemarili, jer veliki vođa je tada govorio promijeniti ćemo i zakon i sve ostalo kako bi imali prihode koji su nam potrebni. S time mislim da ovo je dobra intencija izmjena zakona i ona će potaknuti da oni obnašatelji dužnosti iz kojih stranaka dolaze, koji su odgovorni za obnašanje vlasti potaknu gospodarske aktivnosti a tada će se potaknuti i porezni prihodi i svima će biti u konačnici dobro. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Ćorić vjerojatno smo svi suglasni oko toga da stranke treba financirati iz prihodovne a ne rashodovne stranke i mislim da to ne bi trebao biti problem. Međutim cijela ova rasprava ide više u jednom populizmu i zapravo mimoilazi ključni problem a to je financiranje i rad Hrvatskoga sabora. Sve naprosto dobre zemlje, dobrostojeće zemlje su dobrostojeće između ostalog zato što imaju uređen rad njihovih parlamenata a tamo zastupnici imaju kako u kojoj zemlji od nekoliko savjetnika na svojem raspolaganju koji im pomažu u njihovom radu jer pomažu u tome da ti zakoni i učinkovitost Sabora bude daleko bolja nego što jeste. Pogledajte kako je ovo što je i kolega Marić rekao da to ne ponavljam, pogledajte kakva je situacija kod nas. Koliko mi imamo stručnih ljudi osim savjetnika pojedinih odbora koji su zapravo više se bave tim administrativnim poslovima a manje imaju vremena i kapaciteta da stoje nama na raspolaganju naprosto je posljedica toga da taj naš, učinkovitost je naprosto minimalna. Odnosno puno manja od onoga što svi očekujemo i što bi svi željeli da bude. Prema tome ako želimo učinkovit Sabor cijena toga, trošak toga bi bio daleko veći nego što smo mi u stanju priznati. Pa čujte plaća zastupnika nije ništa veća od plaće redovnog profesora a redovnih profesora u Hrvatskoj imate valjda 5, 6 puta više nego što ima zastupnika. Pa dajte malo da to svedemo u nekakve realne okvire i da počnemo govoriti o funkcioniranju Hrvatskoga sabora i kako da on bude učinkovit. Hvala lijepa. Poštovani gospodin Ćorić kada je spomenuo HDZ i borbu protiv korupcije u jednoj rečenici jednostavno osjetio sam da pokušava stvoriti privid da se oni bore protiv korupcije ali jasno je da su oni najveći generator korupcije. A na kraju krajeva i vi ste gospodine Reiner svojedobno rekli da svakog dana svjedočimo primjerima korupcije upravo iz redova HDZ-a. I mislim da ove izmjene zakona neće smanjiti korupciju u vašoj stranci, naprotiv sud je srušio i iz formalno pravnih razloga presudu protiv vas kao zločinačke organizacije i smatram da je to žalosno.

Dakle izrekli ste laž ponavljam. Dakle lagali ste ovdje u sabornici pred hrvatskom javnošću. Druga stvar je … … [[Upadica se ne čuje.]] Molim?

Takvim diskusijama na taj način ruši se dignitet Sabora. Ne ovime 0,75 ili 0,80 ili bilo čime ali ovakvim diskusijama i na taj način razgovarajući međusobno pred javnošću rušimo sami svoj dignitet, rušimo ga pred onima koji su nas birali i ja vas molim da to ne činite. Ne zbog vas, zbog svih nas i zbog hrvatskih građana. Sljedeći se u ime kluba SDSS-a, a pardon. Odgovor na repliku, izvolite. Kolega Pernar, vi ste i danas uspjeli uči u središnji dnevnik a vjerujem da je to bila jedina intencija vaših dosadašnjih izlaganja. Još jednom ponavljam stav Kluba zastupnika HDZ-a o tome da je ova promjena zakona kao takva posve opravdana i logična. I molimo i ostale klubove zastupnika da je podrže. Što se tiče ovog djela o korupciji ovdje sjedi više od 50 zastupnika HDZ-a, to su časni ljudi i kao onaj koji izlaže po ovoj točci dnevnog reda u Hrvatskom saboru mogu vam na vašu opasku reći jedino da se možete sramiti.

Izvolite. Uvažene kolege zastupnice i zastupnici, javno financiranje stranaka putem proračuna relativno je novi izum koji je zapravo došao u primjenu 50.tih godina prošlog stoljeća i Njemačka država dakle na koju se volimo pozivati je to uvela 59., dakle krajem 50.tih. U nizu zapadnih zemalja proračunsko financiranje političkog života je postalo zapravo dominantno kao jedna vrsta brane od korupcije i privatnih interesa na političke strukture. Privatne donacije su svugdje, pa tako i u Hrvatskoj smatram, poželjan izvor financiranja pod uvjetom da je riječ o manjim iznosima i da je to uređeno zakonom, da je to vidljivo uz određena dakle zakonska ograničenja na transparentan način. Tako je to i kod nas. Dakle, financiranje stranaka javnim proračunskim novcem je važno, jer političke stranke su osnova stabilne demokracije, a demokratsku stabilnost zapravo cijenimo tek onda kad je izgubimo, kad osjetimo da je ugroženo. U svijetlu nedavnih političkih nestabilnosti zapravo svi politički akteri su rekli i izrazili želju da vlast bude stabilna, da Vlada ima političku stabilnost kako bi mogla provoditi reforme koje su neophodne za našu zemlju. U tom smjeru ide i preporuka Vijeća Europe iz 2001. godine koja kaže da političke stranke bi trebale primati financijske doprinose iz državnog proračuna u cilju sprječavanja ovisnosti o privatnim darovateljima i jamčenja jednakosti prilika između političkih stranaka. Preporuka nadalje kaže da državna potpora ne bi smjela priječi nivo potreban za postizanje političkih ciljeva. S obzirom da pretjerano oslanjanje na državno financiranje može voditi do slabljenja veza između stranaka i njihovih birača. Kod nas je financiranje političkih stranaka uređeno našim Zakonom o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe. Taj zakon je donesen 2011. na neki način pod velikim pritiskom Europske komisije gdje su tražili vrlo stroga zakonska rješenja. Zakon je uredio financiranje izborne promidžbe, utvrdio je izvore financiranja, donacije, zabrane financiranja i pogodovanja, način provedbe nadzora i revizije. Zakon je tako strog da primjerice kad bi donirali Europsku političku stranku sa 1000 eura to nigdje ne bi bilo objavljeno. Europska politička stranka ne bi bila dužna ni po kojem pravu da javno objavi donatora primjerice 1000 eura.

Ako stranka jedan dan zakasni, pola dana, sat, minut i ako se to utvrdi sa objavom podliježe i administrativnim sankcijama i prekršajima. Podsjetio bi na izvješće savjetodavnog tijela Vijeća Europe iz 2013., skupina država protiv korupcije Vijeća Europe GRECO koja je ustvrdila da je RH prihvatila sve preporuke tog savjetodavnog tijela. Ipak naš zakon nije bez mana i sadrži puno nedostataka koji se vide tek u provedbi. Pogotovo bi podsjetio na nedostatak koji se odnosi na način raspoređivanja sredstava za redovito godišnje financiranje koje se vezuje uz trenutak konstituiranja Hrvatskog sabora. Kao što znamo trenutak proglašenja izbora i trenutak konstituiranja nije isti trenutak. I u tom među periodu se događa da određeni zastupnici iz svoje stranke prelaze u drugu stranku ili bježe iz svoje stranke. SDSS je imao situaciju prošle izbore da je opljačkan za jedan mandat a nažalost ta pljačka je u ovom hrvatskom domu, zastupničkom i ozakonjena jer su sredstva pripala nazovi nezavisnom zastupniku i time je prekršeno načelo zakona koje kaže da pravo na redovito godišnje financiranje pripada političkim strankama i nezavisnim zastupnicima koji su izabrani s nezavisnih lista. Dakle zakone ne pozna nezavisne zastupnike koji su izabrani iz reda političke stranke. Ova rasprava je pokazala i ovaj moj kratki pregled zapravo da zakon treba izmijeniti na način da se pronađu cjelovita rješenja za nedostatke koji su se pokazali u primjeni. Ovaj ovdje prijedlog zakona govori samo o jednoj stvari a to je da se promjeni parametar za izračun redovitog godišnjeg financiranja. Razlika je zapravo samo u promilima koji se odnose na postotak. Predložene rješenje zapravo želi spriječiti tendenciju da zakon političkim strankama omogućava da svake godine zapravo skoči nekoliko milijuna kuna i to je ono što proizlazi iz ovog prijedloga. Izračun pokazuje da ova formula koja se predlaže, koja se vezuje za porezne prihode bi zapravo smanjila tu osnovicu za stranke za nekoliko milijuna kuna. Mislim da se to u ovom prijedlogu može podržati, ali prilikom izrade cjelovitog prijedloga moramo se zapitati što želimo. Jer kao što znamo i porezni prihodi mogu biti promjenjivi. Sutra mogu rasti ili padati ovisno o poreznim reformama ili o gospodarskom rastu države da nam se ne bi dogodilo da formulu za neki kratki period opet mijenjamo. U svakom slučaju htio bih kazati na kraju da političke stranke treba financirati iz proračuna. Ono što je light motiv cijelog zakona i što je smisao zakona da to financiranje stranaka bilo iz javnih sredstava ili privatnih donacija bude transparentno. Isto tako treba ograničiti velike skokova u povećanju iznosa, dakle godišnje za nekoliko milijuna kuna za političke stranke i stoga ovaj prijedlog ide u dobrom smjeru. Možda treba razmisliti ipak je li pogođen postotak, možda bi trebalo razmotriti tu činjenicu i svakako za buduću izradu cjelovitog zakona bi trebalo razmisliti, dakle i na osnovu iskustva kojeg ćemo imati sa ovim rješenjem da li je to rješenje najbolje.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče.

Međutim, više me inspirira ovo sada spomen kolege vašega Pupovca kad je kazao da se MOST treba boriti protiv bogatih. Ali je zaboravio da je MOST nastao prije pola godine, a da je kolega Pupovac i vaša stranka SDSS bila u nekim vladama i na vlasti i kad su se stvarala ta carstva i ti tajkuni koji danas zaista imaju preko 80% kapitala u svojim rukama. A i osobno to je uvreda, shvatio sam to jer sam osobno dizao kaznene prijave protiv ratnih profitera koji imaju carstva, protiv profitera i tajkuna koji su u Sinju također osiromašili taj kraj jer sam dole živio i djelovao. Tako da takve uvrede od nekoga prema MOST-u, prema ljudima koji su se pojavili u politici nisu dobre i nije dobro za politički život, a osobno se nadam da ćete stvarno vi kao stranka doći rješavati probleme na teren ljudi, onih s kojima ja živim i s kojima se borim da nam bolje žive.

Uvaženi kolega zastupniče Bulj, ja znam kako ću glasati za zakon i ja mislim da sam bio jasan. A što se tiče uvreda, ja nisam shvatio kad je kolega Pupovac izlagao da su upućene uvrede bilo vama, bilo MOST-u.

Evo samo bih se referirao, znači na ovo izlaganje gospodina Miloševića gdje je rekao da ovo vezivanje uz proračunske prihode također može dovesti do skokova. Nije bila intencija, znači ograničiti se i paziti na to hoće li ovo dovesti do skokova ili neće. Mi ćemo biti najsretniji ako mi ovdje svi kao zastupnici, zastupnici MOST-a, zastupnici SDP-a, HNS-a, HDZ-a pridonesemo tome, naravno i nova Vlada da proračunski prihodi budu što veći, a onda će i stranke imati više novca. To je intencija ovog prijedloga. Znači, ne da političari loše rade svoj posao, da zadužuju državu, a onda zbog toga da imaju stranke više novaca. Kao što smo imali slučaj u svim vladama, kao što je moj kolega Miro Bulj dobro rekao u tim vladama je sudjelovao i SDSS pa ne znam zašto gospodin Pupovac proziva MOST za tajkune, a on je sudjelovao u vladama tijekom kojih su se događale te stvari.

Dakle, smatram da je ovo predloženo rješenje u ovom trenutku dobro i da ide u dobrom smjeru. Ono što sam govorio je za u buduća rješenja kad se bude mijenjao cjeloviti zakon da bi trebalo uzet u obzir iskustva, dakle ovog rješenja i važećeg rješenja i na neki način izbjeći zamke, dakle mogućih skokova bilo padova, bilo rasta vezano za iznose koji se odnose na političke stranke. Što se tiče stvaranja tajkuna i tajkunizacije svi znamo da je zapravo tajkunizacija proizvod devedesetih kad pripadnici nacionalnih manjina pogotovo SDSS nisu sudjelovali, dakle u vlasti i u vladama, pa tako se taj, da tako kažem crimen ne može pripisati jednoj manjinskoj stranci. Hvala lijepa. I zadnja replika uvaženog zastupnika Arsena Bauka. Uvaženi kolega Milošević, rekli ste da je ovaj lex Rašković da ga tako nazovem ozakonio Hrvatski sabor. Ne može nešto što je nezakonito biti ozakonjeno. Dakle, može se jedino zakon promijeniti, a to se nije dogodilo. I nije to napravio Sabor nego Odbor za Ustav. I to je napravio zato što im je trebala ta ruka pa su zato to i napravili. Ali Odbor za Ustav nije donio Odluku o raspoređivanju sredstava za političke stranke temeljem sastava prošlog saziva Hrvatskog sabora za treći kvartal, a bez glasa SDSS-a to neće moći donijeti. Jer u ovome trenutku sedma ruka koju ima vladajuća većina je ruka SDSS-a.

Zahvaljujem. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Boris Milošević, ne, ne, ništa. Dakle, onda ćemo sada napraviti stanku kako je uobičajeno i nastaviti u 15,00 sati.